Já jsem si to přečetl. Ale jsou tu lidi, kteří nebyli nikdy v policii, nevyslýchali a chtějí si ji přečíst do detailů a nevědí, o čem to je. Dohody ctíme, pane předsedo. Chtěl bych vám říct, že dohody ctíme. Já je také jako místopředseda klubu ctím. On řekl pouze svůj názor. A to je všechno. Takže prosím, držme se, nechme vystupovat ty, co chtějí mluvit o zprávě. To byla poslední faktická poznámka. V této fázi máme dvě přihlášky s přednostním právem. Pan ministr Chvojka, potom pan ministr Pelikán. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Na to není potřeba to teď číst, to jsme tady slyšeli, ten závěr je jasný. Ale závěr, který tady byl přečten, je, myslím, naprosto zřetelný. Na pana kolegu Plzáka. Já bych se na něj, prostřednictvím pana předsedy, nezlobil, protože on prostě věří tomu, co psal koncernový tisk, Lidové noviny.

Jak se zbavit Šlachty, koncernový tisk Lidové noviny. Takže koncernový tisk, kterému všichni zaměstnanci Agrofertu a hnutí ANO musí věřit. A ukážu další obrázky. Zasloužíme si lepší Česko bez politiků řízených mafiány. Nepřestaneme bojovat proti korupci, i když se kluci hodně snaží. Zasloužíme si lepší Česko bez politiků, co likvidují nezávislou policii.

Byla to součást ohromné mašinérie, kterou Andrej Babiš rozpoutal okolo reorganizace policie, a neváhal v ní využít svá vlastní média, neváhal zneužít policii, některé policejní špičky i státní zástupce. Cíl byl jasný.

Taková byla dle mého názoru naopak kampaň Andreje Babiše a hnutí ANO. Svým zneužitím Policie České republiky snese takováto ostudná kampaň podle mého názoru snad jedině srovnání s takzvanou Kubiceho zprávou. Andrej Babiš o sobě rád říká a často říká, že není tradiční politik.

Děkuji za pozornost. Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou. Pane předsedající, kolegyně kolegové, já jsem očekával, že vystoupí kolegyně Černochová, zatím mlčí.

Já prosím, abyste se znovu přihlásili, protože je tady návrh na odhlášení, a přivolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat. Prosím pana ministra spravedlnosti. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady se před chvilkou debatovalo o tom, zda byl čas na prostudování té zprávy dostatečný, nebo nebyl. A přece ty reakce, které tu zaznívají a které se šíří na sítích, tomu bohužel vůbec neodpovídají.

Nic z toho, co o reformě tvrdil Andrej Babiš, se nepotvrdilo.

Asi jsme četli každý jinou zprávu. Já jsem četl zprávu, ve které se některé věci neprokázaly.

Například fakt, že Země obíhá kolem Slunce, se nikdy s určitostí neprokázal. Přesto bych neřekl, že je vyvrácen. Dokonce se můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti domnívat, že to tak je.

Já tady čtu: Ředitelé dotčených útvarů byli s organizační změnou seznámeni ve druhé polovině května 2016. Není řečeno, kdy přesně, ale ve druhé polovině května 2016. Představitelé státních zastupitelství slíbili obecně seznámení až na konci května 2016.

Co tady čtu dál? Koncepční nebo strategické materiály zpracované za působnosti současného policejního prezidenta slučování útvarů s celostátní působností neřeší a ani se o něm nezmiňují.